Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Není tomu tak. Paní ministryně? Nemá zájem. Paní zpravodajka? Nemá zájem. Nepadl žádný návrh na vrácení nebo na zamítnutí. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování číslo 129. Požádám vás o novou registraci. Zagonguji, protože přede mnou předsedající Jan Bartošek vás požádal o klid ve sněmovně a o diskuse v předsálí, takže počkám, až kolegové přijdou.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 129. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Ptám se, jestli má někdo zájem. Není tomu tak. A paní kolegyně Adamová. Omlouvám se, nezaznamenal jsem váš návrh.

Děkuji, paní poslankyně. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 130. Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání, jak navrhl pan kolega Zavadil.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 131. Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 37.